A věřím, že stejně jako mě, tak i vás znepokojují některé poznámky našich kolegů.

A my, kteří jsme to zažili, jsme na to velmi opatrní. Právě proto takový projekt, jako je tento projekt, není projektem jenom energetickým, ekonomickým. Tento projekt má naprosto jednoznačně bezpečnostní geopolitické dopady. Takovýto projekt je symbolický.

Já se omlouvám, paní poslankyně, je 13 hodin a v tuto chvíli musíme přerušit tento bod i jednání Poslanecké sněmovny.